Přát vám hezký dobrý večer je trochu protimluv, ale hezký dobrý večer. S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Já jsem si ještě donedávna svého předřečníka pana poslance Benešíka vážil pro jeho rozvahu.

Je mi líto, pane kolego Benešíku prostřednictvím pana předsedajícího, že se k něčemu tak nízkému snižujete. Já jsem tady říkal celkem jasná fakta, kdy jste hlasovali proti zájmu kraje, kdy jste hlasovali pro těžaře, a jsou to naprostá fakta. Vy tady vytahujete pocity a nějaké historické zkušenosti. Skutečně nechápu, jak se můžete k něčemu takovému snižovat, jak se můžete snižovat k nějakým osobním útokům. Toto je všechno z mé strany ve věcné rovině. Prosím pěkně, pokud jste nehlasovali pro usnesení, že Ústecký kraj nemá dostat peníze, tak to prosím vyvraťte. Myslím si, že to všichni vidí. Hlasovali jste jak vy, tak samozřejmě většina poslanců vládní koalice. Hlasovali jste, ano, tak to prosím vyvraťte, pokud ne, a postupujte věcně. Je mi vás skutečně líto, pane poslanče Benešíku, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nechtěl jsem vystupovat s faktickou poznámkou, ale debata přede mnou mě k tomu přivedla.

Jak tomu máme rozumět?

Samozřejmě hlasy vládní koalice, to znamená včetně KDU a včetně pana poslance Benešíka, který hlasoval proti, abychom se tím zabývali. Obdobné to bylo 11. července, kdy strany vládní koalice opět přehlasovaly můj návrh o tom, abychom se tématem lithia zabývali, řekněme, zavčas, než bylo podepsáno jakési memorandum, kde jsme se doteď nedozvěděli, proč bylo podepsáno. Kolegové, sáhněte si do vlastního svědomí, jak jste hlasovali. To je ta pravda.

Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Měl jsem tady připomínku. Děkuji, pane místopředsedo.

Vím, že je to pro vás těžké. Já jsem se s tím musel vyrovnat, vyrovnal jsem se s tím. Věřím tomu, že se s tím vyrovnáte také, prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji. Vidím, že tady se pan kolega Benešík skutečně rozhodl spáchat politickou sebevraždu. Skutečně nemohu komentovat, co se mohlo stát v roce 2006, kdyby se to stalo, jelikož se to nestalo.

S tímto člověkem, pane kolego Benešíku prostřednictvím pana předsedajícího vládne strana lidová. Že se nestydíte! To byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní řádně přihlášená do diskuse paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobrý večer, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové.

Nicméně dosavadní průběh, zejména úvodní slova, k nimž jsme se ti, kteří nemáme přednostní právo, neměli možnost vyjádřit ani faktickou poznámkou, mě přiměla k tomu, že jsem si několik faktických poznámek napsala. Jsou čtyři a slibuji, že to nebude dlouhé. Nejprve otázka, která se zde často zmiňuje, o tom, jak je možné, že to memorandum bylo podepsáno pouhých deset nebo čtrnáct dnů před volbami, jako otázka, která se ukazuje, že je na tom celém ta nejzávadnější. Já bych chtěla připomenout jako pamětník, že jsme zde měli v roce 2010 schůzi Poslanecké sněmovny, která byla jeden jediný pouhý den před volbami.